Je zájem o doplňující otázku?

Za to jsem velmi ráda.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, moje interpelace se týká špatného nastavení systému, kdy zaměstnanci OKD postižení chorobou z povolání nebo po následcích pracovních úrazů se musí podrobit posudkové komisi pouze v nemocnici Karvinská hornická nemocnice, a. s., která je ale soukromý subjekt, dle mého neobjektivní a svým způsobem ve střetu zájmů. Mám zásadní podezření, že zde dochází ke stavu, že díky soukromému vlastnictví nemocnice, která je v majetku zaměstnavatele postižených horníků, se vydávají posudky, které neodpovídají reálnému zdravotnímu stavu jednotlivých zaměstnanců.

Mám k dispozici i jména lékařů. Postiženým horníkům jsou odebírány renty, jsou propouštěni na všeobecné choroby, i když mají zdraví zničené prací v dole nebo jsou ohroženi chorobou z povolání.

Tyto informace mohu doložit na vyžádání. Můj dotaz zní, co se s tím dá dělat, pane ministře, aby bylo zajištěno, že posudky budou vydávány skutečně objektivně a nezaujatě. Děkuji za odpověď. Děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo.

Takže v zákoně ty povinnosti jsou.